Budemeli se bavit velké debaty byly například o údajích z evidence tržeb, o údajích z kontrolních hlášení. K těmto datům se dostane dvacet lidí v republice v rámci Finanční správy. A znova tady zdůrazňuji, mají všichni prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň důvěrné.

Samozřejmě to je právo každého, o tom já vůbec nepolemizuji, ale jenom bych si dovolila odkázat na velice zajímavý nález nebo rozhodnutí Ústavního soudu k evidenci tržeb. Bylo o něm také tady několikrát debatováno a asi debatováno ještě bude. Ten například v oblasti platebních karet, když zrušil platební karty jako hotovostní platbu, tak v odůvodnění uvedl, že správce daně má před jednotlivcem upřednostnit právě možnost získávání těchto informací od například finančních institucí.

Bylo tady řečeno něco o tom, proč není ještě předložen nový zákon o dani z příjmu, že se o něm hovořilo. Když předložíme novelu zákona, daňový balíček, novelu zákona o dani z příjmu, nerozumím jedné věci.

Když to chceme udělat, tak slyším, že vláda v demisi nemá činit takto zásadní rozhodnutí, a když zase jsme ještě nepředložili nový zákon o dani z příjmu, tak slyším, proč nebyl předložen. Takže teď by asi vláda v demisi takový krok udělat mohla. Tak z toho jsem opravdu velmi, velmi rozpolcená a nevím tedy, co se po nás správně chce.

Takže povinností každé vlády, je jedno, že to byla vláda, která tu přišla minulé volební období, ale každé vlády bylo v podstatě tuto právní úpravu zrušit, protože nebyla na to nová vláda, prostě si to nemohla dovolit. Tam byly další pastičky jako jednotné inkasní místo, které... už jenom proto se to muselo zrušit, protože nebyl absolutně ten projekt připraven.

Tyto prostředky byly použity na budování IT systémů, které ale nesouvisely s jednotným inkasním místem. Čili bylo povinností té minulé vlády prostě tuto právní úpravu zrušit Byla jsem nedávno na odborové schůzi, kam mě pozvali pracovníci Finanční správy, a položili mi tam jeden dotaz: Kdy se nás už zastanete? Kdy prostě budeme cítit oporu?

Co se týče zajišťovacích příkazů, hovořila jsem o tom mockrát. Nakonec pan předseda Stanjura ví, že jsme to probírali několikrát na rozpočtovém výboru. Já jsem na základě rozsudků, které jsou z poslední doby, požádala o přesnou analýzu těch prohraných a vyhraných sporů.

Takže zákonné problémy, zákonné podmínky jsou jasně dány. Takto je postupováno a já se domnívám, že pro to se dělá hodně i ze strany Ministerstva financí. A věřte, že mi to není lhostejné a že se tím zaobírám velmi často. Děkuji za pozornost. Já také děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Děkuji. Slibuji, že naposledy. Ale paní ministryně, vy jste řekla, že samozřejmě i Finanční správa se musí zabývat daňovými podvody. Pochopitelně že ano.

To je otázka velmi vyvážené úvahy o dělbě moci a vzájemných pojistkách a kontrole, které podléhají ty výjimečné pravomoci. Takže ty výjimečné pravomoci, které mají orgány činné v trestním řízení, ale nemá je dnes daňová správa, už potom musí podléhat nějaké kontrole ať už státního zástupce, nebo soudce. Ale vy teď chcete, aby tu výjimečnou pravomoc měly i orgány Finanční správy bez té kontroly a to je prostě porušení té rovnováhy, která tady je, a ta rovnováha v té dělbě moci a těch kompetencí, to je něco, co chrání svobodu a soukromí každého občana.

Ale to už není parlamentní demokracie, paní ministryně.

Já jsem rád, že jsou obsaženy v celé řadě dalších předpisů, ale zatím nám ještě nikdo ani nepřiblížil, co to takový jiný jedinečný identifikátor je.

Jinak pak se ke svému vystoupení dostanu, ale tohle mi připadá opravdu vtipné, to stálé odkazování se.